Vůbec mě nepřekvapilo, že jste ve svém projevu zase třikrát zmínil Babiše.

Ale teď už se dostanu k tomu, čemu se dnes máme věnovat.

protože rozdíl, a budu tady se opakovat s tím, že my souhlasíme a jsme rádi, že konečně, konečně se něco pro rodiny s dětmi udělá.

A já jsem se pana ministra ptala, jestli si mají vzít tedy ještě druhou brigádu nebo třetí brigádu, protože ty děti už té rodině pomáhají teď.

To je asi tak všechno.

Děkuji, paní poslankyně.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane ministře, hlásím se k návrhům klubu hnutí ANO, a to z následujících důvodů. Vláda nepomáhá a to málo, co dělá, přichází pozdě. Příspěvek je první alespoň nějaká pomoc od vlády. Podpořím ji, ale současně říkám, že je to málo, a hlavně je to pozdě.

Proto chceme příspěvek opakovat, a to je logické.

My oproti vládě chceme, aby horní hranice byla nezaopatřené děti do 26 let a náklady by byly přibližně 12,4 miliard korun. Každý přece ví, že zadlužení vůči HDP máme jedno z nejnižších v Evropě, je dokonce nižší, než jaké jsme zdědili po stranách, které jsou dnes ve vládě. Lidi řeší opravdové problémy. Ostatní státy, které jsou mnohem zadluženější než my, také pomáhají.